jedna užasna poruka koja se šalje hrvatskoj javnosti, ali to nije prva, mi smo imali čovjeka protiv kojeg je vođen jedan dugotrajni postupak, znači Božidar Kaleta kojeg je Andrej Plenković imenovano za jednog od ključnih ljudi u operativi HDZ-a i to je već bila naznaka ne samo političke nego i pravosudne rehabilitacije koja se dogodila jučer. Povjerenje u pravosuđe je na sve nižim granam, ljudi koji su pod teškim optužbama za korupciju drže ovu Vladu, ljudi protiv kojih se vode postupci znači kazneni postupci su ključni akteri ove Vlade, uostalom mi nismo mogli glasovati u 12 sati jer znači čovjek koji je ključni kotačić ove Vlade to je Milan Bandić bez čijih žetončića, znači ako kao što je on sam rekao, citiram njegove riječi: „Ako jedan žetočić kihne, Vlade nema. Dakle, jasno je o kakvoj se trgovačkoj koaliciji radi, jasno je o kakvim se interesima ovdje radi, a ono što me čudi da oni koji se pozivaju na borbu protiv korupcije i klijentelizma i dalje ovdje petkom su dio toga. Znači, oni koji najavljuju obračun sa klijentelizmom i korupcijom u HDZ-u dižu svakog petka ruke ovdje zajedno i sa tim žetončićima i sa svima onima protiv kojih se vode kazneni, kazneni postupci. To govori da ta najava borbe protiv korupcije i klijentelizma nije iskrena ona je vođena isključivo željom za preuzimanjem čelne pozicije u toj stranci u kojoj nažalost stvarne volje za obračun, za tim obračunom nema. Naravno da je nema kad cjelokupna moć te političke opcije od nižih lokalnih razina do regionalnih razina, znači kada govorimo o županima pa nadalje ovisi upravo o korupciji i klijentelizmu. Obračun s korupcijom i klijentelizmom mogu donijeti samo nove političke snage koje su pokazale da imaju obraz da su spremne napustiti vladajuću većinu ako se ruše znači norme transparentnosti, ako se nema stvarne volje za obračun s korupcijom, a nikako znači te stare potrošene strukture koje upravo počivaju na korupciji i klijentelizmu. Ja pozivam sve hrvatske građane da svatko koliko je donjega na svom radnom mjesto u svojoj, u svom okruženju pokaže da ovo društvo i da mi kao hrvatski građani nećemo više dopustiti da korupcija izjeda sve pore hrvatskog društva, to je jednostavno ono što tjera ljude iz Hrvatske. Ne toliko, znači da je problem naravno i zaposlenje i bolje plaće, ali ja mislim da nas i jučerašnji dan, ali i ovo danas što se događa u Hrvatskog saboru zapravo najviše izjeda kao društvo, ruši nepovjerenje u institucije i kvari ja bih rekao cjelokupan dojam onom što se događa u hrvatskom društvu, a zasigurno ima i puno pozitivnih stvari o kojima treba govoriti i koje se događaju. Za kraj, ja vas molim drage kolegice i kolege imamo jedan dobar zakonski prijedlog, Zakon o registru troškova političara koji na jednom mjestu želi objediniti sve troškove političara jer smatramo da je borba za transparentnost preduvjet borbe protiv korupcije. Vladajući su taj naš zakon odbili na jedan zanimljiv način, rekli su da već imamo povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa i ako se podnese zahtjev povjerenstvu, ako samo povjerenstvo zatraži te troškove, putne naloge, da je time to već riješeno, a vidimo da upravo ti siti vladajući koji su takvim argumentom odbili naš zakon ne žele dostaviti dokumentaciju Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. Osim toga mi imamo situaciju i to ću otvoriti idući tjedan gdje antikorupcijskom vijeću Hrvatskog sabora, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova već mjesecima ne želi dostaviti dokumentaciju vezanu uz putne naloge u Australiji gdje je diplomat Sabljak razotkrio protupravno trošenje novca u tim veleposlanstvima zbog čega je udaljen iz službe da bi ga sada Službenički sud prvostupanjskom presudom vratio na posao. To su sve pitanja na koja hrvatski građani traže odgovore, žele znati kako se troši njihov novac i to je drage kolege iz HDZ-a i vladajuće koalicije stvarna borba protiv korupcije i klijentelizma, ne fraze, ne nadahnuti govori, ne kampanje, znači nego konkretni alati kojima možemo postići veću transparentnost u hrvatskom društvu i u konačnici se obračunati s korupcijom. Ja vas pozivam da podržite taj naš zakonski prijedlog jer jedino transparentnošću možemo ja bih rekao uopće započeti tu borbu protiv korupcije. Hvala. Kolegice i kolege zastupnici ja neću ulaziti u motive svakoga kluba da predlaže članove odbora za koje misli da mogu najkvalitetnije moguće obaviti zadatak za koji ih je njihova predložila, odnosno klub zastupnika njihove stranke predložilo. To će na kraju ocjenjivati birači u RH i svatko od imena koje predlažemo u bilo koji odbor podložan je i kritici javnosti i na kraju krajeva konačni sud će dati birači i reći će što misli, što misle o pojedinoj stranici, što misle o njihovim porukama, što misle o tome tko se bori protiv korupcije, tko se bori za korupciju. Jer nažalost u hrvatskoj politici postoje ne samo ovaj gospodin Milan Bandić koji se kandidirao za predsjednika RH, postoje nažalost mnogi političari koji promoviraju netransparentnost, korupciju svojim svakodnevnim ponašanjem. Ono što smo danas vidjeli u Hrvatskoj sabornici je također koruptivno ponašanje. Koruptivno ponašanje gdje se ne zna procedura, ne znaju se motivi zbog čega je netko nekome opstruirao glasanje, ne zna se zbog čega uopće gradonačelnik i sa čime gradonačelnik Bandić ucjenjuje HDZ da se, da Hrvatski sabor ne može normalno funkcionirati, to je također netransparentno i koruptivno ponašanje. Ne govorim tu sada o načinu na koji je gradonačelnik Bandić skupio svoj klub, to je nešto sasvim drugo o tom svi znaju sve i o tom velika većina građana, ja bi rekao velika većina građana ima svoje mišljenje koje će također nagraditi ne glasanjem za takve opcije na slijedećim izborima, ali je problem u tome šta je navodno stranka koja se želi brinuti za Hrvatsku i njene interese HDZ pristala da je gradonačelnik Bandić ucjenjuje. Pa i sa ovim glasanjem o izboru i imenovanju članova i članica određenih radnih tijela Hrvatskoga sabora. Danas je vrlo jasna poruka poslana gospodo iz HDZ-a, da gradonačelnik Bandić vas drži na vlasti, a svaka vam čast ako vas on drži na vlasti, pod navodnicima svaka čast. Čovjek koji je promovirao koruptivno ponašanje u glavnom gradu, koji ima jako puno optužnica protiv sebe koje se svaki dan mogu pratiti u medijima. Ja vjerujem da gospodin Bačić kada bi birao kome da vjeruje gospođi Demarin, akademkinji Demarin ili gospodinu Bandiću on bi vjerojatno izabrao gospođu, gospodina Bandića. Ja bi izabrao gospođu Demarin. I ovakvim ponašanjem HDZ u biti tolerira takve političare, ne samo da ih tolerira nego ih podržava, on je sijamski povezan sa njima i na neki način ono čega smo mislili da ćemo se odmaknuti, nažalost HDZ nas vraća sve dublje i dublje u to, a to je politika korupcija. I to je onaj okvir o kojem smo govorili ovaj tjedan i na aktualnom satu i to je onaj okvir koji građani RH nažalost vide. Ja nisam sretan zbog toga, ja bi volio da se možemo maknuti od korupcije, ali ne možemo.

Danas smo trebali kolegice i kolege glasati u 12 sati, ničim izazvani sat vremena pokazivanja mišića čovjeka koji svaki dan sramoti glavni grad RH je pokazao u biti da je on ključni partner, čak je bacio u sjenu i ove koji su prevarili svoje birače iz HNS, on je ključni partner HDZ i samo se svatko od nas može zapitati s čime ucjenjuje HDZ? Da li ucjenjuje sa GUP-om, da li ucjenjuje sa nekim drugim stvarima koje ne znamo? Možda će nam gospodin Bačić u završnom izlaganju u ime Kluba zastupnika HDZ-a s čime to gradonačelnik Bandić ucjenjuje HDZ i zbog čega cijela Hrvatska se zakopala u glib korupcije zbog takve vladajuće koalicije. I pojedinici u HDZ-u poput gospodina Stiera čak i vape da se HDZ iz toga izvuče šalje poruke da to nije nešto u čemu bi njegov HDZ trebao sudjelovati, to su poruke i gospodina Stiera, ima pojedinaca u HDZ-u koji se protiv toga jasno i glasno oglašavaju, ali interes vlasti očito prevladava u HDZ-u da i dalje korupcija bude kamen temeljac Vlade republike HDZ-ove i većine u Hrvatskom saboru. Možda ukoliko ikad gospodin Andrej Plenković dopusti izbore u HDZ-u prije slijedećih parlamentarnih izbora, možda gospodin Stier ili gospodin Kovač pokušaju mijenjati taj i takva HDZ, al o tom potom. Ono što želim reći je da mi u Hrvatskom saboru bi morali poslati vrlo jasnu poruku, da ne postoji niti pojedinac, niti interesna skupina, niti bilo tko drugi tko može utjecati na Hrvatski sabor i kao što je slika u predvorju Hrvatskog sabora gdje je simbolički na stropu naslikano nebo da je samo nebo iznad Hrvatskog sabora. Nažalost nebo nad Hrvatskim saborom je ovih dana crno, zamagljeno, prožeto nevremenom i nadam se da će vrlo brzo zasjati sunce, ali to neće biti moguće dok se ova koalicija ne promjeni. Dok građani RH vide da interesi pojedinaca, bilo u Zagrebu, bilo u nekim drugim krajevima ne prevladavaju na interesima građana koji bi trebali biti jedini legitimni i jedini oni koji bi nas trebali motivirati da ih ovdje zastupamo. Nažalost to tako nije. I zato kolegice i kolege iako je ovo jedna rutinska točka i obično se kod nje samo glasa, nemoguće je nakon tri godine vlasti nakon toliko korupcije u RH koja se dešavala, nakon toliko promjene izborne volje hrvatskih građana, pa zar nije sramota da preko 20 zastupnika u Hrvatskom saboru u početku nisu bili dio vladajuće većine. I Da se mrtvi hladni ovdje u petak pojavljuju svi i glasuju kao da se ništa nije desilo. Svaki odgovoran premije, političar, onaj koji ima odgovornost prema svojoj zemlji bi već odavno raspisao izbore. I sada pričati o prijevremenim izborima nema smisla jer de facto redovni izbori će biti za 3 mjeseca ako se raspišu u 2020. godini, ali je sramota i ne ponovilo se više nikada da imamo ovakav mandat u Hrvatskom saboru gdje ljudi izdaju svoje birače gdje je korupcija ono što se tolerira, pa čak i u nekim situacijama nagrađuje, gdje se na to odmahuje kao nema veze bitno je da sačuvamo svoje fotelje, sve to treba što prije zaboraviti i to trebamo što prije ostaviti iza sebe. Da ima i malo morala u ovom Hrvatskom saboru mi bi već odavno bili na parlamentarnim izborima, bez obzira tko dobio, tko izgubio, ali hrvatski birači bi trebali biti oni koje zastupamo, oni koji su najvažniji. Nisu najvažnije fotelje, nije najvažnije sačuvati vlast u Zagrebu i na državnoj razini, nije najvažnije biti državni tajnik ili ministar, nije najvažnije predsjedati EU kao premijer i zbog takvog osjećaja zatomiti osjećaje i staviti iza sebe osjećaje svih hrvatskih građana koji osjećaju da stvari ne valjaju i da trebamo ići na nove izbore. I za to će se vrlo brzo i na predsjedničkim izborima pokazati, da politika koju promovira HDZ jednostavno ne može uspjeti, pa čak ni u vlastitoj stranci, pa čak ni u HDZ-u, zbog toga zastupnici HDZ-a govore da podržavaju Škoru, zbog toga će mnogi članovi HDZ-a i simpatizeri glasati za Škoru. Zato što se na silu ne ide, morate pokazati ljudima da radite za njih, a ne za sebe. Nažalost ova većina u zadnje 3 godine nije pokazala i birači će ih vrlo brzo kazniti.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege ja jednostavno ne mogu vjerovati da naše dvojica kolega ovdje u saboru, mogu po ovoj točci na ovakav način diskutirati.

Ustav je RH najveći pravni akt koji se donosi ovdje u HS.

A za nas zastupnike u HS ako ikoje načelo koje je upisano u hrvatskome Ustavu treba biti Sveto pismo, to su dva načela, načelo presumpcije nevinosti i načelo koje pokazuje da je RH demokratska država, a to je da postoji neovisnost pravosuđa i da niti izvršna, niti zakonodavna vlast trebaju na bilo koji način utjecati na hrvatsko pravosuđe.

Meni je bilo neugodno slušati vas i sagnuo sam glavu jer nisam mogao vjerovati da vi čovjeku protiv kojega nije podignuta optužnica, protiv koga je državno odvjetništvo zatražilo skidanje imuniteta kako bi moglo provoditi istragu, dakle još ni optužnica nije podignuta, a da ne govorim da je to još daleko od prihvaćanja te optužnice, da je to još daleko od presude pravomoćne, od presude, da je to još dalje od pravomoćne presude, vi u startu želite reći on je kriv i kako vas nije sram takvog zastupnika koji je postao zastupnik voljom hrvatskih građana imenovati u jedno radno tijelo. Ja ne mogu vjerovati da to čujem iz ustiju Gordana Marasa i Nikole, Nikole Grmoje. A da ne govorim da bi mene bilo stid to izjaviti ovdje u HS, da ne govorim da je to još i gore od toga, da je to od strane člana predstavničkog tijela, zakonodavnog tijela, grubo mi je zadiranje u neovisnost pravosuđa, jer vi odavde iz HS šaljete poruku hrvatskom pravosuđu on je za nas kriv, pa ga vi osudite jer nama, on po nama ne može biti niti član jednog radnog tijela. Kažem, zbog čega nije, nit je veći, nit je manji, on je jednak zastupnik i, ili član nekog radnog tijela, ili nije član nekog radnog tijela. A kada ovakve riječi dolaze od naših kolega iz MOST-a koji govore o, na ovakav način nastupaju, onda ja u potpuno drugom svjetlu promatram njihove zahtjeve kad smo bili u našoj prvoj koaliciji, kad su se rukama i nogama borili da im pripadne resor pravosuđa i unutarnjih poslova, ja to gledam onda u potpuno drugom svjetlu. Ja vas molim da budemo razumni, da bar mi zastupnici ovdje iz HS ne šaljemo ovakve poruke, poštujmo integritet svake osobe, bio on zastupnik, bio obični građanin, držimo se ustavnog načela presumpcije nevinosti i omogućimo svakome od nas pa bio on osumnjičen, bio u fazi, bio njegov predmet u fazi istrage, da bude jednak pred hrvatskim pravosuđem. Hvala. Imamo dvije povrede poslovnika, kolega Grmoja izvolite. Znači, kolega Bačić tvrdi da sam ja izvršio udar na neovisnost hrvatskog pravosuđa i pritisak, što je apsolutno netočno. Ako netko svih ovih 20 i nešto godina vrši pritisak na neovisnost hrvatskog pravosuđa to su Branko Bačić, Vladimir Šeks i ostali kumovi. Kolega Grmoja, naravno da nije bilo povrede poslovnika, ali ono što je još apsurdnije što ste vi sad napravili isto za što ste tražili povredu poslovnika i optužili drugu stranu da vrši pritisak. Dakle, molim vas da se suzdržite od takvih komentare, izvolite kolega Maras. Hvala lijepo, povrijeđen je 238., također nevjerojatan je paradoks da HDZ koji je kreirao pravosudni sustav 90.-tih na čelu sa Vladimirom Šeksom optužuje zastupnike koji kao velika većina građana RH nema povjerenja u taj sustav za pritisak, pa to je, to je nonsen samo takav.

Kolega Maras. Kolega Maras sjednite si, ne možete govoriti, vrijeme je isteklo, niste argumentirano potvrdili zahtjev za povredom poslovnika, molim vas sjednite si, molim vas sjednite si, pravosuđe je osim toga neovisno i nećemo odavde ulaziti u meritum presuda jer ako ćemo to raditi onda bi to bilo kao u neka vremena kada je prednica vaše stranke 45.g. maltretirala stanovnike RH. Idemo dalje, sada je na redu poštovani kolega Miro Bulj, završno u ime Kluba MOST-a. Hvala lijepo. Kolegice i kolege izbor i imenovanje kolege Lovre Kuščevića, inače ja ne volim ljude, nije mi u načelu cipelariti ljude kad ih sad cipelari njihovi ili njegovi, inače to sam tako je bilo u vrijeme Sanadera dok je evo predsjedavajući gospodin Jandroković bio uz njega, poslije uz druge koji su završili isto bilo su pod pritiskom i ja ne bi se utjeco na pravosuđe ja bi samo reko, govorio o zakonodavnom okviru jer sam po prvi put dobio stegovnu mjeru u primjera zbog Lovre Kuščevića da dva dana ne mogu sudjelovati u saboru isključivo zbog toga što je Lovre Kuščević baš ulazio u Odbor za zakonodavstvo, a on je krivac zbog toga, tj. grobar referenduma on je pljuno 400.000 ljudi koji su skupili potpise referenduma narod odlučuje tj. izmjene izbornoga zakona jer ni do dana današnjega ministarstvo, pa onda ni on kao jel mu je dao premijer Plenković tu ulogu da odradi te poslove u ovome slučaju da zaustavi taj referendum i da se da održi Plenković i svi predsjednici stranaka svoju snagu unutar HDZ-a. To je 40.000 nevažećij potpisa nismo dobili. Također kad gledamo lex šerif, lex šerif Bandić iz današnje, ovo što se događalo je u biti uzrok lex šerif. Po naređenju Andreja Plenkovića naravno i Milana Bandića, Lovre Kuščević je sproveo lex šerif. Vidite koju snagu i moć daje gradonačelnicima lex šerif. Tu je obezvrijeđena demokracija, predstavnička vijeća, vi većina koja ste glasali tada svjesni ste što ste napravili. Napravili ste u ovome trenutku takve monstrume da jednostavno predstavnička tijela im ne mogu ništa. Dali ste im tolike ovlasti preko zakona koje je proveo Lovre Kuščević uz naravno blagoslov, tj. naređenje Andreja Plenkovića i Milana Bandića, a to je lex šerif jednostavno, a Ustavni sud na sve primjedbe nije odgovorio naravno i tu je poveznica kumska veza. Još jednom kad spomenemo ulogu Lovre Kuščevića, sjetite se sukoba Povjerenstva o sprječavanju sukoba interesa. Tko je najveće pritiske vršio kad je najavljivao izmjene zakonske, Lovre Kuščević je vršio pritisak ne baš koliko Andrej Plenković sada, ali zasigurno je vršio pritisak prema Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, na način da je govorio, u biti sama je gospođa iz povjerenstva govorila da je to na nju ogroman bio pritisak. Još jednom kad govorimo o ovome imenovanju, ja bi samo kratko kazao da Odbor za zakonodavstvo i ono što je rekao gospodin Bačić maloprije, svaki saborski zastupnik, grupacija ga može predložiti, ali mi zaista ne možemo glasati. Ja sam pojašnjenja dao ukratko, čovjek je sproveo sve što mu je Andrej Plenković napisao, čak je mene evo predsjedavajući potpredsjednik sabora Milijan Brkić zbog njega dva dana kaznio da ne mogu biti u, pravo govora oduzeo riječ, šta je oduzeo pravo ljudima tj. pravo referenduma našim građanima, narod odlučuje, naravno. I sada kad donosimo o ovome odluku postavlja se pitanje što mi ovdje u saboru radimo? Imenujemo čovjeka koji je grobar referenduma, čovjeka koji je vršio pritiske na Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa koji je donio referendum, koji je donio pardon, koji je donio lex šerif, znamo što je omogućio ovdje u Zagrebu, vidimo šta se događa da vi kolege ovisite o Milanu Bandiću i njegovim ja neću reći žetončićima, ja mislim da je ispod časti ono što je Milan Bandić rekao za svoje saborske zastupnike, kolege zastupnike i naravno da je to katastrofalno. Ali kad se poziva kolega Bačić na demokraciju, kad se poziva na Ustav, na zakonodavstvo, pa evo prije nekoliko dana je novinar, ja se ne slažem s time, zatvoren. Kolegi gospodinu Živkoviću sa 80 godina u Vukovaru je, 2 sina je izgubio, je rečeno, sutkinja mu je rekla da žali u samoći za svojom dvojicom sinova koji su dali život za Vukovar, a čovjek s kojima se vi slažete jer zajedno dižete ruke rekao je za Hrvatsku da je fašistička, da je diktatorska država i da će završiti kao NDH.

Vrijeme vam je isteklo i hvala vam na vrlo mudrom izlaganju. Dobro. Sad ćemo glasovati, pa dajem na glasovanje prijedlog odluka Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove.

Za pojedinačnu raspravu prijavio se poštovani kolega Ivan Ćelić. Izvolite. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo čuli smo dakle da se s novim zakonom, kao i sa starim zakonom o GMO-u truje hrvatski narod, da se otvaraju vrata stranim agrokompanijama da zavladaju poljoprivredom, a oni koji se nazivaju suverenistima, ja bih im rekao da ovaj novi zakon omogućuje jaču i veću samostalnost Zagreba u odnosu na Bruxelles jer za buduće zabrane GMO usjeva nisu više potrebni znanstveni dokazi o štetnosti nego je dovoljno proglasiti GMO proizvod, npr. nekompatibilnim i neprikladnim za javni interes RH. Isto tako, jača samostalnost Zagreba od Parme gdje je središte Europske agencije za sigurnost hrane koja ima monopol nad znanstvenim procjenama rizika, novim Zakonom o GMO-u ta pitanje procjene rizika je puno bolje regulirano i puno više je u našim rukama. Ja bih se kratko htio samo osvrnuti na pitanje laboratorija, dakle, zakon prepoznaje službeni laboratorij i nacionalni referentni laboratorij. Mislim da je to jako dobro regulirano, ono što je po meni sporno, to je u čl. 14. st. 2, dakle, tijelo državne uprave nadležno za poslove zdravstva može imenovati jedan ili više nacionalnih referentnih laboratorija za GMO. Ja znam da je to bilo i u starom zakonu isto tako, ali čini mi se da bi bilo logično da postoji samo jedan nacionalni referentni laboratorij za određenu problematiku i tu je zapravo sada pitanje dakle, odnosa javnog i privatnog sa otvaranjem i osnivanjem Državnog inspektorata. Imamo situaciju dakle, da privatni laboratoriji, dampinškim cijenama idu i dobivaju natječaje i onda sa podugovorima pokušavaju dogovorit sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, koje je uistinu najbolje ekipiran i događa se naime, situacija da imamo, da dobijemo rezultate, a da adekvatna interpretacija tih rezultata ostaje sporna kod tih privatnih laboratorija.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Ćeliću. Završna riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Uvaženi tajniče, evo na kraju zakona, naravno da ja kao onaj koji je predložio zakon o zabrani GMO-a se protivim GMO-o. Naravno da znanost kaže jedni su za, jedni ne, brojne materijale sam proučio, sa brojnim stručnjacima razgovarao, brojne stručne članke sam pročitao jer me to zanimalo. I naravno da sam ovaj zakon jednostavno ne prihvaćam uza sva ograničenja koja se sada stavljaju jednostavno u realnosti nije tako. Trenutno u RH imamo previše GMO proizvoda, ali nisu to GMO proizvodi koje spominje netko nego to se jednostavno koji spominje da se to isključivo cijepljenjem, križanjem nekakvim, nego to je isključivo monopol nad sjemenom, guranje iz toga svega i pesticide i herbicide i naravno da i sve što se treba upotrjebljavati u poljoprivredi gura jedna te ista skupina. Pa čak su dobili i presude zbog teških oboljenja, to opet ponavljam, to je Monsanto a sada se uključio u to i Bayer. Mi moramo razmišljati o tome i odlučiti politički i to je pravo. Vlada kaže da je za GMO, vi kažete da ste za GMO i ujedno i ekološku proizvodnju, vi to kažete ali to je nemoguće.

zračnog prostora, a potpisivanjem ovog sporazuma s Mađarskom napravili smo korak naprijed prema njegovoj punoj funkcionalnosti. Radi povećanja učinkovitosti pri provedi zadaća zaštite nadzora zračnog prostora NATO na svim razinama naglašava važnost međudržavne suradnje i potiče potpisivanje međunarodnih sporazuma između susjednih država članica NATO-a za zajedničku provedbu zadaća zaštite i nadzora zračnog prostora u prekograničnim područjima. Nadležni saveznički zapovjednici konstantno naglašavaju važnost sklapanja ovakve vrste međunarodnih ugovora između susjednih NATO članica pa tako i između Mađarske i Hrvatske. To je potrebno kako bi se osigurala nesmetana provedba zadaća nadzora i zaštite zračnog prostora u prekograničnim područjima na teritoriju saveza. U praktičnom smislu ovakvi bilateralni sporazumi omogućuju nadležnim NATO zapovjednicima u slučaju potrebe korištenje borbenih zrakoplova presretača jedne zemlje u pograničnim zračnim prostorima susjednih zemlja članica npr. hrvatskih borbenih zrakoplova presretača u zračnom prostoru Mađarske ili Mađarskih u zračnom prostoru Hrvatske. U slučaju zrakoplovne nesreće ili incidenta na državnom području države jedne stranke, druga stranka može na zahtjev stranke u čijem nacionalnom zračnom prostoru se zrakoplovna nesreća ili incident dogodio poslati vojni zrakoplov za potragu i spašavanje ili na traženje druge stranke bez podnošenja diplomatskog odobrenja ili plana leta. Stranke uzajamno provode obuku i organiziraju posjete uključujući obuku za prekogranične operacije. Potpisani sporazum daje stalni recipročni legitimitet provedi letačkih aktivnosti jedne zemlje u zračnom prostoru druge zemlje bez prethodne najave i diplomatskih odobrenja što doprinosi efikasnijoj obrani u slučaju takve potrebe. Zrakoplov za nadzor i zaštitu zračnog prostora, uključujući i letove za obuku može koristiti nacionalni zračni prostor druge stranke bez diplomatskog odobrenja ili plana leta. Korištenje nacionalnog zračnog prostora i zračnih pristaša, pristaništa država stranaka u skladu je sa NATINAMDS-om i koordinira se između odgovornih jedinica stranaka. Takve sporazume koji su u izradi planiramo potpisati i sa drugim zemljama. Sporazumom se određuju recipročna temeljna pravila suradnje Hrvatske i Mađarske u okviru NATINAMDS-a, određuju odgovornosti obiju stranu, pravila korištenja nacionalnog zračnog prostora i zračnih pristaništa, traganje i spašavanje te istraživanje zrakoplovnih nesreća, obuka, servisiranje zrakoplova te razmjena podataka u vezi s nadzorom i zaštitom zračnog prostora. To nikako ne znači da smo prepustili čuvanje hrvatskog neba drugima nego da ozbiljno shvaćamo našu odgovornost prema savezu kao i važnost pune funkcionalnosti svih sustava unutar saveza. Važno je naglasiti da nacionalno zakonodavstvo propisuje da Hrvatski sabor putem nacionalnog ovlaštenika prvi daje odobrenje za djelovanje snaga u sklopu sustava NATINAMDS, tek nakon tog odobrenja saveznički zapovjednik može izdati zapovijed za borbeno djelovanje. U konačnici želim istaknuti da ovim sporazumom zadržavamo suverenitet zaštitom našeg neba, ali ono istovremeno postaje još sigurnije što je u našem interesu te u interesu saveza u cjelini. Ovaj sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme, može se izmijeniti i dopuniti u svako doba uzajamnim pisanim pristankom stranaka. Predloženim zakonom potvrđuje se sporazum između Vlade RH i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti.

Imamo replike. Kolega Ante Bačić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, glavni tajniče ministarstva, ma jedno pitanje. Raspravljali smo upravo o ovom sporazumu i na samoj sjednici Odbora za obranu i to je bilo malo pitanja s kim planiramo sve potpisati ugovor ovaj među ostalom prvi, ali mene zanima ovaj dio, razumljivo je zašto upravo spajamo, potpisujemo ovakav sporazum i donosimo ga, ali zanima me koja je procedura za potpisati ovakav sporazum i sa državama članica koje nisu u NATO-u a u našem su okruženju, a možda je nama od interesa da potpišemo upravo ovakav sporazum i je li to uopće u planu ministarstva? Hvala lijepo. To je ovaj prvi sporazum koji će Hrvatska jel tako potpisati sa susjednom zemljom koja je i članica i NATO saveza i EU. U pripremi je i razgovara se o potpisivanju sporazuma i sa Crnom Gorom. Ovakvi sporazumi potpisuju se između zemalja članica NATO saveza. Dakle od susjednih zemalja tu je još jel tako Slovenija ove sve ostale zemlje, Italija, jel tako, ove sve ostale zemlje nisu članice ovaj NATO saveza, tu mislim na BiH, na Srbiju i s njima se neće potpisivati naravno ovakav sporazum. Slijedeća replika poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče, samo malo da pojasnimo s obzirom da su se u javnom prostoru pojavile koje kakve dezinformacije da je ovo postepeno uvođenje da ratno zrakoplovstvo susjedne Mađarske preuzima zaštitu zračnog prostora Hrvatske, pa potom da će Mađari doslovno danonoćno letjeti po našem zračnom prostoru, što naravno nije točno. Ovdje se samo radi znači o zadaćama u okviru NATO-a i da se što kvalitetnije bolje osigura izvršenje tih zadaća. Odnosno ako hrvatsko zrakoplovstvo dobije zadatak da prati određeni zrakoplov, prati ga tako dugo dok to NATO zapovjedništvo ne da zapovijed da ga preuzme recimo iznad Mađarske, mađarsko zrakoplovstvo ili kontra ako mađarsko zrakoplovstvo prati ulazi u hrvatski zračni prostor tako duboko dok to isto NATO zapovjedništvo ne da zapovijed hrvatskom zrakoplovstvu [[Upadica: Zahvaljujem.]] da preuzima. Odgovor državni tajnik, izvolite. Točno, radi se upravo o tome. Dakle, ja sam i u uvodnom izlaganju rekao da ovo ne znači prenošenje obveze zaštite zračnog prostora na Mađarsku, nego da će Hrvatska i dalje naravno suvereno braniti svoj zračni prostor. Rekao sam i to da ovakve sporazume potiče i NATO savez odnosno zapovjedništvo i da druge zemlje naravno imaju potpisane bilateralne sporazume sa susjednim zemljama koje su naravno članice NATO saveza, pa evo recimo primjer Njemačke, Njemačka ima takav sporazum potpisan sa Češkom, Francuskom, Belgijom i Nizozemskom. U fazi ovaj pripreme za usvajanje su sporazumi sa Danskom, Norveškom, Velikom Britanijom, dakle naravno da se ni ovdje ne radi o prenošenju dakle suvereniteta da zaštitu zračnog prostora Njemačke na druge zemlje, nego se radi [[Upadica: Zahvaljujem.]] jednostavno o sporazumu gdje se uspostavlja suradnja u zaštiti. Zahvaljujem državnom tajniku. Slijedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo.

Postavlja se ključno pitanje di su avioni? Znamo da je javna nabava propala. Šta će letit od Hrvatske vojske? Ja sam očekivao nove avione, da mi to letitimo, da tu sposobnost hrvatskom vojniku vratimo sposobnost letenja, nema šta letit. A onda će očito letit Mađarsko, jer ja ne znam šta vi potpisivate. S čime će letit hrvatski pilot? Jedino more mađarski, ako mi nemamo aviona.

Gospodin Bulj jako dobro zna da Hrvatska i u ovom trenutku naravno ima ratno ovaj zrakoplovstvo i da vijek trajanja MIG-ova koji su sada u funkciji nije istekao i dao oni još određeno vrijeme mogu letiti i da mogu štititi hrvatski zračni prostor. Ono što sigurno znate i to nakon propalog pokušaja nabavke aviona iz Izraela da je osnovana resorna vladina skupina koja će pokrenuti ponovno taj i koja je pokrenula proces nabavke borbenog zrakoplova i ja sam uvjeren da će se relativno brzo s obzirom na proceduru i sve ostalo i to pitanje riješiti. Ono što je ključno Hrvatska se nije odrekla odnosno Vlada RH se nije odrekla borbenog aviona, dapače pokrenula je novi postupak za nabavu borbenog zrakoplova i Hrvatska će sigurno imati ratno zrakoplovstvo. Hvala lijepo na odgovoru. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nije nazočan. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici.

Sporazum između Vlade RH i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti sklopljen je u Budimpešti ove godine 8. travnja, a sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme te se može izmijeniti i dopuniti u svako doba uzajamnim pisanim pristankom stranaka. Svaka strana također može okončati sporazum pisanom obaviješću drugoj strani diplomatskim putem te u tom slučaju sporazum prestaje šest mjeseci od datuma kada je druga strana primila obavijest o okončanju. RH i Mađarska imaju visoko uspostavljenu razinu bilateralne obrambene suradnje u području zajedničke obuke, suradnje snaga za specijalno djelovanje, zajedničkog sudjelovanja u međunarodnim vojnim vježbama kao i okviru regionalnih obrambenih inicijativa čemu pridonosi članstvo organizaciji Sjevernoatlantskog ugovoru odnosno NATO-u te EU. Sporazum o suradnji na području zrakoplovstva postiže se bolja učinkovitost i efikasnija te fleksibilnija provedba zajedničkih zadaća hrvatskog i mađarskog zrakoplovstva koje su definirane u okviru NATO-a. Donošenjem ovog zakona RH će ispuniti unutarnje pravne uvjete za stupanje na snagu sporazuma kojim se određuju temeljna pravila suradnje RH i Mađarske, a poradi protuzračne obrane njihove spremnosti u okviru rješavanju drugih pitanja u vezi provedbe nadzora i zaštite zračnog prostora, uključujući prekogranične operacije te obuku osoblja. Primjenom odredbi ovog sporazuma omogućava se proširenje suradnje RH i Mađarske u području protuzračne obrane. Također ovim zakonom se potvrđuje sporazum kako bi njegove odredbe bile u skladu s čl. 141. Kao što ste čuli državnog tajnika za provedbu zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva, obzirom da će se koristiti sredstva iz državnog proračuna koja su namijenjena radu Ministarstva obrane. Sporazum je dobar za obje države i jača sposobnosti i tih država i NATO-a. Hrvatska i Mađarska su bitan i stabilizirajući faktor za Jugoistočnu Europu. Ove dvije zemlje su među najsigurnijim zemljama i to zahvaljujući međusobnoj suradnji koji se kroz ovaj sporazum želi još više produbiti. Međusobna suradnja koja je dogovorena ovim sporazumom imamo priliku razmijeniti ogromno iskustvo i znanje te pridonijeti tome da suradnja između RH i Mađarske bude još bolja. Zbog svih ovih razloga Klub zastupnika HDZ-a će podržati Sporazum između Vlade RH i Vlade Mađarske o suradnji u području vojnog zrakoplovstva i protuzračnih aktivnosti. Što ovaj sporazum znači u praktičnom smislu? Čuli smo kako je govorio državni tajnik. Hvala Bogu ne tako često, ali se događa da u zračni prostor RH ulaze zrakoplovi koji se ne mogu identificirati odnosno oglušuju se o pozive Kontrole zračne plovidbe za identifikaciju. U tom slučaju reagira Hrvatsko zrakoplovstvo odnosno dežurni par MIG-ova koji imaju zadaću presresti, identificirati, utvrditi o čemu se radi. Nedavno smo imali ovakav slučaj negdje na području Splita državni tajniče, kada je zračni prostor negdje oko Visa ušao, kasnije se utvrdilo omanji zrakoplov koji nije odgovarao na pozive Zračne kontrole i naravno MIG-ovi su dobili zadaću i negdje iznad Trilja su presreli ovaj avion. Utvrdili su zapravo da pilot tog zrakoplova nije podesio frekvenciju odnosno nije podesio kanal za komunikaciju i to je bio razlog zašto se nije identificirao. I možemo reći da je ovo jedna benigna situacija, ali je svakako bilo potrebno znati o čemu se tu radi. S obzirom da na granicu kakvu mi imamo da smo relativno stiješnjeni i da čak i zrakoplovi manjih brzina relativno brzo prelaze preko našeg prostora, nužno je brzo i reagirati. Moglo se dogoditi da su naši MIG-ovi dostigli taj avion negdje na području Kamenskog i u toj situaciji kako je netko jučer rekao na Odboru za obranu, bi morali povući ručnu i okrenuti nazad bez identifikacije cilja, zbog toga što nemamo potpisan međudržavni ugovor o ovakvoj suradnji sa Republikom BiH. Da je kojim slučajem ovaj zrakoplov letio prema Mađarskoj, isto bi se dogodilo i upravo je ovaj sporazum zbog toga važan jer bi naši morali i na Dravi povući ručnu. Nakon donošenja ovog sporazuma naš borbeni dvojac će sasvim sigurno moći nastaviti let prema Mađarskoj jer je dežurno zapovjedništvo odnosno nadležno zapovjedništvo podiglo i njihove borbene zrakoplove i naši bi ga pratili sve do trenutka dok ne dođu mađarske kolege svojim lovcima. Ista priča se odnosi iako … leti negdje sa sjevera preko Mađarske i prelazi u naš zračni prostor. Mađarski lovci ga prate do trenutka i dolaska naših MIG-ova. Zašto je važno pratiti cilj?

Mi moramo znati tko to ulazi u naš prostor u svrhu zaštite i sigurnosti naših građana, naše imovine na koncu konca. Vidjeli ste što se dogodilo na jednom drugom dijelu svijeta, kada se u nekontrolirano odnosno kada se uđe, ne znam koji izraz bi upotrijebio u ovom slučaju, uđe u zračni prostor neke druge zemlje i kada nastaje šteta koja ima dalekosežne posljedice za gospodarstvo te zemlje, a rekao bih i šire. Pale su ovdje primjedbe kako nemamo s čim letjeti odnosno bilo je pitanje gdje su avioni. Mi znamo točno gdje stojimo točno sa našom avijacijom, nije bez razloga bilo pokrenuto pitanje javne nabave zrakoplova, ali hvala Bogu i ovo malo što je ostalo leti i još uvijek je u stanju presresti ono što nam dolazi sa bilo koje strane naše granice i to je ovog trenutka jako važno. Ovaj sporazum će nam pomoći da u suradnji sa drugim državama budemo i efikasniji, zato je važno da se ovo podrži. Hvala vam lijepa. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Saša Đujić. Nije nazočan. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, kolege na uputama, poštovani državni tajniče još jednom i glavni tajniče ministarstva. Mislim da je dobro da nema velike rasprave upravo na ovakve prijedloge zakona i sporazuma i to znači da smo sigurna zemlja i da ova tema nije onako u žarištu i u fokusu. Ja bih samo naglasio u kratkoj raspravi kolika je kvaliteta upravo rada Ministarstva obrane pokazuje ovaj sporazum, pokazuje da je ovo prvi sporazum upravo između Hrvatske i Mađarske koji će se nastaviti i na ostale zemlje u susjedstvu članice NATO saveza. I posebice je nama najzanimljivija i mislim da će među sljedećima nakon Crne Gore biti Italija … upravo kako je i kolega Plazonić spomenuo s kojom imamo veliku morsku granicu, ali tako i zračnu gdje moramo pojačati normalno nadzor, ali s ovim načinom i s ovakvim sporazumom upravo i pojačavamo nadzor našega zračnoga prostora i naših vojska koje surađuju. Ali moramo pogledati aspekt upravo Ministarstva obrane i sve težnje da ovaj sporazum u ovom trenutku mislim da nije slučajan. Sve ovo što smo zadnjih godina posvetili i što pratimo aktivnosti ministarstva i samoga ministra vezano za jačanje i položaja Hrvatske vojske i vraćanje materijalnih prava i statusa i bolje opremljenosti i vidimo razmještaj vojske diljem Hrvatske, vratili smo onako kolokvijalno rečeno, Hrvatsku vojsku na ulice naših gradova i općina gdje pripadaju, gdje pomažu našim sugrađanima. Ali ovaj drugi aspekt kada vidimo što se u zadnjim mjesecima događalo možemo povezati, ponavljam da ovaj sporazum nije slučajan i da ovaj sporazum ima jednu određenu cjelinu, a to je upravo međunarodna aktivnost našega ministarstva. Jel mislim da danas kada gledamo 2019. i položaj našega ministra sa ostalim ministrima obrane EU i NATO saveza i kada vidimo međunarodni položaj i samu snagu naše vojske i položaj u svim međunarodnim organizacijama i količinu operacija sa svojim saveznicima u kojima sudjeluje, mislim da on nikada nije bio bolji. I zato upravo prije par dana smo imali Međunarodnu konferenciju domovinske sigurnosti u upravljanju krizama koja isto nije slučajna. Nije ni slučajno da će upravo i prvi međunarodni aeromiting već iduće godine u Zadru po prvi puta gdje jačamo i druge rodove Hrvatske vojske. Ali definitivno nije slučajno da prije nekih pola godine smo imali i združenu vježbu Hrvatske vojske i NATO partnera u Slunju gdje upravo Mađarska i ostali naši partneri su sudjelovali gdje smo iz prve ruke vidjeli da Hrvatska vojska sudjeluje u jednom velikom sustavu u jednom velikom NATO sustavu gdje „granica postaje problem“, znači te operacije postaju sve veće da se pokaže spremnost ne samo Hrvatske vojske nego i NATO partnera. Pa time vidjeli smo da u određenim trenucima prilikom tako velikih operacija ili kopnene ili pogotovo zračne snage moraju preći granicu druge zemlje i to stvara normalno određene administrativne carinske i ostale barijere. I upravo ovakvi sporazumi će i maknuti te barijere među članicama NATO saveza, ali normalno osnažiti i naš položaj unutar NATO saveza, ali i naš položaj ovdje u susjedstvu. Bitno je naglasiti ono što smo na početku čuli da ovo nema nikakve veze sa prenošenjem ovlasti čuvanja zračnog prostora na bilo koga drugoga. Ove sve bojazni naše da neće dobiti nove avione, definitivno ne stoji, čuli smo i ministra da od početka 2020. g. kreće se ponovno tj. krenuo je već ponovno proces nabave i natječaja za nove avione koji će se ubrzati početkom 2020. g. tako da kad kompletiramo sve to, mislim da će do tada bit sklopljeni i ostali sporazumi koji su u planu tako da kad kompletiramo sve to, mislim da ćemo pokazati još jednom da nema premca hrvatskoj vojsci i javio se i za kraj, samo da napomenem, da je danas 28. obljetnica Hrvatske ratne mornarice, obilježavanje je trenutno u Dubrovniku, mislim da jedan kontigent naš je u operaciji „Sea Guardian“ ako se još nije vratio, tako da evo, ovim putem, normalno i svim članovima i članicama Hrvatske ratne mornarice, moramo zaželjet sve čestitke i u obilježavanju svoga dana, hvala. Zahvaljujem. Imamo replike, poštovani kolega Ante Plazonić, izvolite. Hvala g. Bačiću što se zalaže za potpisivanje ovoga sporazuma i ne samo ovog nego i sporazuma sa drugima zemljama u okruženju a koje su u okviru NATO-a i EU-a ono što je jer na taj način sasvim sigurno poboljšavamo efikasnost i našeg zrakoplovstva i mogućnosti obrane. Ono što je dobro u cijeloj ovoj priči, da se prilikom prelaska granice ne moraju tražiti nikakve suglasnosti, dakle to značajno omogućava brzinu dostizanja cilja, to je uvijek važno, ta brzina je uvijek važna a naročito u zrakoplovstvu. Znači nema onih administrativnih zapreka, nema prijetnji da će nam netko reći da smo prorijedili nečiji zračni prostor pa diplomatske note i sto čuda, ovaj sporazum upravo regulira takvu jednu situaciju da zrakoplovi neometano u tuđi zračni prostor i isto tako i ovi dolaze. Moram se složit s vama i dobro ste vi napomenuli, upravo da i bitan aspekt je da RH ima specifičnu i veliku granicu sa zemljama u okruženju i uzak prostor u pojedinim dijelovima upravo između susjedne države i našega kopna i našega teritorija, tako da je iznimno bitno i radi same reakcije kada se ne daj bože i dogodit takav prelet ili ilegalan ulet da se može i normalno brže reagirati ovi sporazumi će jednostavno i pojačati ne samo osjet i snagu naše vojske nego jednostavno ukinuti barijere u smislu da mogu efikasnije obavljati sve akcije posebice u operacijama i vježbama koje će biti od strane NATO saveza i koje će pokrivati teritorij više država, ne samo provoditi se na području RH, hvala. Slijedeća replika, poštovani kolega Anđelko Stričak. Kolega Bačiću, naglasili ste u svojoj raspravi da je donošenje ovog zakona samo još jedan dokaz dobrog vođenja odnosno kvalitetnog vođenja Ministarstva obrane s čime se apsolutno slažem. Prilog u tome govore brojne pohvale naših vojnika u mirovnim misijama pa angažman hrvatske vojske kod elementarnih nepogoda bez obzira da li se radi o poplavama, požarima, snježnim mećavama pa vraćanje prava vojnicima, potom povratak vojske u gradove, Vukovar, Varaždin, Sinj, Ploče, uskoro i u Pulu. Recimo danas se u Varaždinu obilježava 28. obljetnica oslobođenja grada Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije. Mogu vam reći da nismo smo u prošloj godini vratili bojnu Puma u Varaždin, sigurno ta obljetnica ne bi bila toliko veličanstvena kao ... [[Govornik se ne razumije.]] trg je pun građana, djece koji su došli pozdraviti svoju vojsku i policiju, hvala. Zahvaljujem. Odgovor, kolega Bačić. Možemo samo naglasiti ovaj aspekt ne samo međunarodne aktivnosti našeg ministarstva i sve što se radi na tom polju, ne samo i prelazak u zračni prostor i dozvola o prelasku u zračni prostor određene zemlje, ovaj sporazum je itekako bitan vezan upravo i za traganje i spašavanje te istraživanje zrakoplovnih nesreća tako da ima malo širu svoju sliku, tako da itekako će koristiti i vojsci našoj ali i cjelokupnoj RH, hvala. A ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Zahvaljujem se još jednom državnom tajniku u Ministarstvu obrane g. Iviću i tajniku ministarstva na obrazloženjima. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolege, s ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnji dan. Nastavljamo s radom u srijedu, 25. rujna u 9 i 30 sati ujutro sa Konačnim prijedlogom Zakona o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u EU-u, drugo čitanje.